Takže dle našeho názoru je to špatně i projednávat tento zákon ve stavu legislativní nouze, což taky říkáte, že rozhodne Ústavní soud. No a taktéž jsme byli poslední čtyři dny tady v této Poslanecké sněmovně svědky toho, jakým způsobem přistupujete k jednacímu řádu Sněmovny, což je taktéž zákon, jak je pro vás gumový, jak ho dokážete ohnout, různě překroutit, a samozřejmě to také podle vás rozhodne Ústavní soud. Zkrátka a jednoduše to, že chcete, aby dostali přidáno místo 1 770 korun pouhých 760, tak má celou tuto schůzi Sněmovny v rukách Ústavní soud a vám jako vládě to nevadí, protože tu zodpovědnost přehazujete právě na ně, na to, jakým způsobem třeba za několik měsíců rozhodne.

Zkrátka zodpovědná vláda by tuto argumentaci už nepoužívala, jednoduše by stornovala celou tuto novelu zákona o důchodovém pojištění, tuto Sněmovnu by poslala po těch čtyřech dnech domů, ale místo toho to tady prostě vede až do té krajní situace. Zodpovědná vláda totiž by si ten legislativní proces pohlídala.

My to říkáme pořád.

Možná tady budeme až do rána, protože si budeme chtít možná ještě trošičku odpočinout, takže si ještě vezmeme určitě ty dvě dvouhodinové přestávky, abychom se ještě dokázali svěže možná podívat na to, jakým způsobem budeme ve třetím čtení hlasovat pro ty jednotlivé pozměňovací návrhy, tak uvidíme, jakým způsobem to celé dopadne.

Je to díky tomu, že vznikla energetická krize. V tuto chvíli vidíme, jak opravdu nejen důchodci, ale hlavně jak jsou ohroženy mladé rodiny s dětmi, skutečně bojují na všech frontách. Máme tady vyšší ceny potravin, máme tady vyšší ceny pohonných hmot, vyšší ceny energií, taktéž už je prostě řada mladých rodin, které se nemůžou dostat ani k hypotéce, pokud si chtějí pořídit své vlastní bydlení, a velmi se diví, pokud jim v tuto chvíli končí fixace a musí podepsat nové smlouvy, poněvadž všechno tady toto enormně roste. A je to díky tomu, že prostě máme třetí největší inflaci v Evropské unii ,a díky tomu nám rostou de facto před očima každý den ceny všeho.

Protože nejhorší je, že přelijeme jenom administrativně ty peníze z jedné kapsy do druhé, protože když oni nedostanou to, co jim náleží, tak mohou opravdu spadnout například do příspěvku na bydlení a jenom zbytečně půjdou na úřad práce, aby jim stát pomohl a doplatil ty jejich životní náklady, tak jak na to mají nárok, poněvadž víte asi, že jsme před několika měsíci tady měnili normativní náklady na bydlení, které s tím příspěvkem na bydlení opravdu velmi souvisí. Co se týče těch mých pozměňovacích návrhů, my tam navrhujeme různé částky.

Proč je to důležité? Z jednoho prostého důvodu. Je to minimum toho, co těm důchodcům náleží.

A už tenkrát jasnou trojčlenkou bylo opravdu jasné spočítat si, kolik to bude stát ve státním rozpočtu a na kolik v průměru v tom mediánu přijde jeden starobní důchodce.

My jsme samozřejmě pro to, aby se vzorec té mimořádné valorizace upravil tak, aby se ty nůžky tak nerozevíraly mezi těmi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými důchodci. O tom všem jsme se ale mohli bavit, pokud by tady tato novela zákona o důchodovém pojištění prošla klasickým legislativním procesem.